Takže vy zneužíváte přímo flagrantně veřejné peníze. Mimochodem, proto je to jeden z důvodů, proč máte podle mého názoru tolik lidoveckých poradců a z řad lidovců.

Proč o tom hovořím?

Ale já to tady samozřejmě budu reprodukovat.

Není to pravda.

To v žádném případě.

A platí to, i kdybyste napadl, a v tom jsou lidovci taky experti, a další politici, že napadají ostatní tady, SPD a další lidi.

Dle oficiálních údajů za leden letošního roku byl měsíční růst inflace v České republice suverénně nejvyšší ze všech evropských států, všechny ostatní jej měly pod úrovní 2 %. Klíčovým parametrem v našem průběžném důchodovém systému je počet plátců, tedy počet aktivních zaměstnanců a živnostníků odvádějících důchodové pojištění. Naší prioritou, prioritou SPD, je proto zvýšení porodnosti. Samozřejmě porodnosti ve slušných rodinách, nikoliv těch nepřizpůsobivých, to je pochopitelné.

Rodičovský příspěvek je nutné, a navrhli jsme to opakovaně, pravidelně zvyšovat. Vláda to blokuje, vlastní návrh není schopna předložit.

Tak to je tedy otřesná situace. Sami sobě peníze jste si odsouhlasili, zvýšili jste si platy, dali jste vašim spolustraníkům politické trafiky, z veřejných peněz.

Řada důchodců, příjemců důchodů, třeba na venkově bydlí ve svých nemovitostech, už teď jen tak tak finančně vychází.

To je otřesné.